Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Budeme teď podle ní postupovat. Paní zpravodajko, prosím, začneme. Jako první budeme hlasovat o legislativně technických úpravách načtených v rozpravě. Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Legislativně technické úpravy jsme schválili. Děkuji. Další je A1 paní poslankyně Adámkové. Stanovisko výboru pro zdravotnictví je doporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Prosím dál.

Stanovisko výboru zdravotního je doporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru zdravotního je opět doporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále prosím. To už je pozměňovací návrh skupiny poslanců.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu C2.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ten návrh, který se týká soukromě zřizovaných dětských skupin či mateřských škol. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.